Takže jediná možná varianta tu, kterou předkládá pan ministr, já ji podporuji.

Máte slovo. Děkuji. Já jako i mnoho opozičních poslanců se připojím k podpoře vládního návrhu oproti těm dvěma rokům, dva roky opravdu nic neřeší. A pokud se bavíme o odkladu na kolik let, tak v momentu, kdy se dostáváme k číslu pěti, tak není potřeba vůbec nic zanášet do zákona, protože za tu dobu bude všechno úplně jinak. Ostatně i včera jsme se u kulatého stolu pobavili o tom, jaký by mohl být model maturity vůbec za deset let, spíše k tomu se ubírat. Co se týče Strategie 2020, která zde byla zmíněna. Když jeden rok zavedeme strategii, tak říkat dogmaticky za pět let, že se stále tímto musíme řídit, ono musí dojít taky k nějakému zhodnocení, co se stalo za tu dobu. A pokud vezmu hodnocení expertní skupiny Ministerstva školství ke Strategii 2020, tak ta vyloženě varuje před zaváděním, před důsledky, které budou mít zavádění obou dvou povinných předmětů, tedy matematiky i cizího jazyka. Je tam velké varování. A asi dám i slovo panu ministrovi, který určitě doplní. Děkuji za slovo. Já jenom doplním, že Strategie 2020, a tak jsem měl připravený svůj příspěvek, do společné části maturitní zkoušky sice uváděla, že chce povinně zařadit matematiku, a to nejdříve od roku 2020, ale a tady je to důležité v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu v základním a středním vzdělávání.

Skutečně chybí učitelé matematiky a je to nejvíce chybějící aprobace v tom systému vzdělávání. Zároveň...

To znamená, než se projeví v tom systému ano, na centrální úrovni něco změníte, ale než se projeví v tom systému, zvlášť když jsme tady patnáct dvacet let ty učitele ani neplatili, ani jsme jim nedávali dostatečnou podporu metodickou a další jako stát, a je jedno se dívat, kdo byl zrovna u vlády, tak to pojďme napravit, ale nečekejme, že se to stane během jednoho roku, a už vůbec není cesta, že dáme povinnou maturitu z matematiky jako ten cíl a budeme si myslet, že to napraví. Nechme možnost volby a soustřeďme se na to, abychom dál dávali peníze do toho systému tak, aby tam byli nejkvalitnější lidé a kvalitně učili, protože mají podporu metodickou a další. To je správná cesta.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Já s veškerým respektem, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Valachové. Je asi úplně zbytečné se tady teď zaobírat tím, co bylo za ministryně Valachové, ministra Fialy nebo co je za ministra Plagy. Já myslím, že zodpovědností vůči žákům, zodpovědností vůči veřejnosti, rodičovské veřejnosti, vůči školám, managementu, ředitelům je znát stav dnes, to znamená v březnu roku 2020, a tomu přizpůsobit naše rozhodování a jednání. Co mělo být a podobně nechme stranou, my řešíme aktuální stav. A z mého pohledu ten zodpovědný přístup je ten, se kterým přichází současné Ministerstvo školství a pan ministr Plaga. A jedna věc, která tady nezazněla. Mimo jiné se Matematika+ převádí z pokusného ověřování do režimu nepovinné maturitní zkoušky. Nikomu nebrání, žádné vysoké škole nebrání si dát do podmínek přijímacího řízení složení maturitní zkoušky Matematika+, které je skutečně echt kvalitní a na úrovni, do podmínek přijímacího řízení, a to na nějaké úrovni, a tím zohlednit ten žádný výstup kvality matematiky při přijímacím řízení.

Dobrý den, pane místopředsedo.